Samozřejmě naše banky.

Takže co se tady děje?

Taková pitomost neuvěřitelná!

Emisní povolenky?

Pan premiér mě kritizoval před volbami, že jsem neschopný.

A samozřejmě, kdyby byla inflace dolů, naši důchodci nemusí tolik platit za všechno a nebylo by to předražené.

Takže co říká Český statistický úřad?